Moc vás prosím, není jediný důvod, aby bývalý příslušník bezpečnostních sborů, který získal takovou kvalifikaci, že může vykonávat službu ve státní správě podle tohoto zákona, který budeme schvalovat, pobíral ještě výsluhu na vyrovnání hendikepu, kterou podle smyslu zákona, ze kterého výsluha plyne, má brát. Bude brát dva příjmy od státu za stejnou práci. Nemá to žádný smysl. Rovněž tak vás velmi prosím o zamyšlení nad pozměňovacími návrhy, které předložil pan poslanec Plíšek, které se týkají rotací jak státních tajemníků, tak rotace náměstků pro řízení sekce, ředitelů odborů a vedoucích oddělení v příslušných činnostech, které jsou v onom pozměňovacím návrhu vyjmenovány. To není nic, co bychom si vymysleli nebo co by pana poslance Plíška napadlo. To je osvědčený model z řady služebních zákonů zemí Evropské unie a zejména je to osvědčený model ve službě úředníků Evropské komise. Evropská komise pro své úředníky používá systém povinné rotace a deklaruje to jako jeden z nejúčinnějších protikorupčních nástrojů, protože povinná rotace po čtyřech nebo pěti letech je samozřejmě velmi účinný, přirozený a obecný systémový nástroj proti tomu, aby se vytvářely klientelistické vazby na některých neuralgických místech úřadů státní správy.

A konečně pozměňovací návrh paní poslankyně Kovářové, týkající se situace, kdy v případě, že dojde k nárůstu tarifů a nebudou k dispozici mzdové prostředky, což je situace, která se může odehrát, dojde ke snížení již přiznaného osobního příplatku. To je mechanismus, který předpokládá, že ustoupíme odborům a zvýšíme tarify, a protože nemáme peníze, tak sebereme osobní příplatky a půjdeme cestou nikoli podpory výjimečných výkonů, ale půjdeme cestou nivelizace, demotivujícího rovnostářství.

Proto vás velmi prosím, abyste zvážili všechny tyto pozměňovací návrhy, nicméně odpovědně za nás všechny prohlašuji, že bez ohledu na to, jak dopadne hlasování o těchto i dalších pozměňovacích návrzích, které byly nad rámec dohody, při dodržení politické dohody jsme připraveni aktivně tento návrh zákona podpořit. Děkuji za pozornost. Ještě předtím, než dám slovo panu předsedovi Fialovi, mám zde jednu faktickou poznámku od pana poslance Tejce, který bude mít své dvě minuty. Dámy a pánové, ve dvou minutách se nestihnu vyjádřit k celému služebnímu zákonu a k té komplexní změně, která byla připravena, ale dovolte mi zareagovat na slova mého předřečníka o tom, že snad tarifními platy a tím, že se zúží prostor pro stanovování odměn, které byly dány na libovůli jednotlivých vedoucích, dojde k nějakému zhoršení státní správy, že lidé budou méně pracovat, protože tady bude panovat jakési rovnostářství. Já si myslím, že naopak tato změna je nutná po tom, co jsme zažili v těch posledních letech, kdy řada lidí měla nadprůměrně vysoké odměny v řádu násobku platu, ale jejich výkon tomu rozhodně neodpovídal. Nechci se pouštět do konkrétní debaty, jak to bylo na Ministerstvu práce a sociálních věcí, jaké že odměny měli náměstci jako pan Šiška, ale určitě, pokud na tu debatu budeme muset přistoupit, budu muset oprášit čísla. Myslím si, že svázání se do určitých pravidel, kde subjektivní hodnocení, které rozhodně není vždy spravedlivé, je třeba upravit zákonem, což neznamená, že by nemohlo docházet k tomu, že by lidé neměli mít nárok na odměnu. Mají mít, ale nesmí tam být taková libovůle, jako byla v minulosti, a proto tu změnu tímto směrem vítám. Děkuji. Další faktická poznámka pana předsedy Kalouska. Nechci to extendovat, jenom velmi stručně. Pan kolega Kdyby neexistovala, tak bych možná jeho slova akceptoval. V tom zákoně už je uveden jasný limit mimořádné složky, která nesmí být překročena. To jsou ta pravidla. Ale to, co nechcete zřejmě akceptovat nepodpořením návrhu paní poslankyně Kovářové, je, že jste v případě nutnosti připraveni přistoupit k ještě většímu rovnostářství, a dokonce ten zákon to ukládá, než jsou ta pravidla 25 % maximální složky. To je ta cesta zpátky. Ano a žádnou další faktickou nevidím, takže pan poslanec a předseda ODS má slovo. Prosím, pane poslanče. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych jenom krátce odůvodnil pozměňovací návrhy Občanské demokratické strany, abyste měli všechny informace a mohli se rozhodnout případně pro to, že některé z našich návrhů podpoříte. Předkládali jsme dva pozměňovací návrhy, které obsahují více částí.

Pozměňovací návrh, který jsem předložil já, obsahuje některá detailnější vylepšení, jako je třeba vypustit povinnou přítomnost odborů u úřednické zkoušky nebo vypustit výjimku pro platné úřednické vzdělávání na Státním institutu mezinárodních vztahů v Moskvě.